Ono těch komplexních pozměňovacích návrhů, jak jsem koukal, v systému jsou hned tři nahrány. Tak tady to je razantnější. A to je, že po těch debatách, co jsme měli na výboru, stále nejsem přesvědčen o tom, že by agentura měla být ústředním orgánem státní správy. Tím se právě vyjme z dohledu ministerstva, z možného veřejného dohledu. Dávám tedy pozměňovací návrh, kterým by se tato agentura, pokud vznikne, opět vrátila pod Ministerstvo školství. A obdobně jako je třeba Národní ústav vzdělávání, který je pod Ministerstvem školství, a ministr je za něj odpovědný, je za něj odpovědný i vůči nám, by tak byl ministr odpovědný opět i za nově vzniklou agenturu sportu.

Zde navrhuji, aby sídlo agentury nebylo v Praze. Není nutnost míti agenturu se sídlem v Praze.

Proto jsem podal pozměňovací návrh, aby se agentura, její sídlo, přesunula do Bruntálu. A musím říci, abych všechny informoval, osobně nemám vůbec žádný zájem na Bruntálu, ani jsem tam nikdy nebyl. Vzal jsem statisticky nejchudší okres České republiky. A pokud zřizujeme novou agenturu, nové pracoviště, které může být kdekoliv, proč nepodpořit nejchudší okres České republiky místo Prahy? Děkuji za pozornost. Čísla načtu v podrobné rozpravě. Děkuji. Ještě vás seznámím s omluvami.

Pan zpravodaj s přednostním právem v rozpravě. Prosím máte slovo. Děkuji. Využívám svého přednostního práva, protože jsme tyto záležitosti projednávali už na mnoha grémiích a podle tabulky, kterou tady mám od kolegy, jsme se vlastně ke všem těm záležitostem, které zde zazněly, už vyjadřovali.

A také abychom se na to podívali zároveň i z té druhé strany. To znamená, když budeme mluvit o doplnění působnosti agentury a definice transparentní sportovní organizace ve dvou rovinách, v té jedné, které se týkalo, té nejmenší, tak tam jsme zvažovali, jestli skutečně ten návrh, který je, neohrozí některé malé organizace, aby je odradil od toho, že budou podávat svoje žádosti o dotace. A většina lidí dospěla k tomu, že ano. Proto jsme tento návrh nepřijali. Co se týká definice transparentní sportovní organizace.

Je tady velmi důležitá věc a to je rejstřík. O tom jsme mluvili, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, která vůbec existuje. A tam se hledala cesta, jakým způsobem ten rejstřík bude zpracováván.

Nicméně bude tady ještě přednesen jiný pozměňovací návrh a bude důležité posoudit, kde je ten rejstřík lépe zpracován. Já se domnívám, že tady bude ještě jiný pozměňovací návrh, který bude lepší než ten, který navrhl zde kolega Bartoň. Ale zdůrazňuji, že rejstřík je skutečně velmi důležitá záležitost. Jenom je tam třeba brát ohled i na různé utajené informace a na to, co tam můžeme a co tam nemůžeme dát. Tam se k tomu vyjadřovali odborníci z hlediska právního.

To znamená, že my jsme se tímto skutečně zabývali a jenom jsme přemýšleli o tom, jestli je tohle lepší řešení, říct, že všechno půjde přes konečné příjemce, nebo jestli někde dáme také přednost tomu, že se budou moci finanční prostředky dávat dohromady takovým způsobem, aby třeba ta župa nebo ten svaz mohly tyto prostředky využít na nějaké větší akce. K dalšímu, co zaznělo. A já to řeknu rovnou. Že tady ve skutečnosti máme ministry, kteří jsou poslanci nebo senátory, a já se domnívám, a tady jsem přesvědčen, že si to myslela většina těch, se kterými jsme to projednávali, že tahle pozice je podobná jako pozice ministra, a tedy nikoliv jako pozice, která by měla být vyloučena z možnosti, že by to bylo například tedy ve střetu zájmů. Ale to patří do jiného druhu zákona.

Uvedu to i v té další záležitosti. Jestli má mít ten dotyčný člověk pět let praxe obecně, to znamená, jestli ho skutečně bereme jenom jako manažera, nebo jestli ho bereme, že musí mít praxi zároveň propojenou i s tím sportovním prostředím.

Proto ta stanoviska z komisí takto zazněla. Ale znovu říkám, pro mě jako pro zpravodaje je důležité, aby tady zaznělo, že na jedné straně je zde tato záležitost, to znamená, řekneme ano, musí mít vazbu na sportovní prostředí, ta druhá je, že nemusí mít vazbu na sportovní prostředí. Tak jenom většinově se rozhodlo obráceně. Kolega má plné právo prostřednictvím předsedajícího, má plné právo předložit ten pozměňovací návrh znovu, i když při projednáváních neprošel. Když budeme mluvit o poradním orgánu. Já považuji z hlediska sportovního prostředí za důležité, aby tam ten poradní orgán byl, aby to nebylo jenom na dobrovůli toho předsedy agentury nebo kohokoliv jiného. Aby to bylo dáno v tomto zákonu.

A já to tady cítím, že my při tomto zákonu musíme také trošku reflektovat, a to se týká více těch pozměňovacích návrhů, to sportovní prostředí, které vnímá jak tu záležitost, že v čele agentury bude někdo, kdo má praxi ve sportu, tak že bude i v té další věci poradní orgán ze sportovního prostředí.